Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 133 narodna poslanika.

Konstatujem da je prisutno 140 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad. Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika zbog potrebe da se što pre razmotre predlozi akata iz predloženog dnevnog reda. Dostavljena su vam zapisnici sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, Prve sednice Drugog redovnog zasedanja i Trinaeste posebne sednice. Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 20, 21, 25, 26. i 27. septembra ove godine.

Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Drugog redovnog Narodne skupštine, održane 3, 4, 5, 6, 9, 12. i 17. oktobra ove godine.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini. Stavljam na glasanje zapisnik Trinaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 30. oktobra ove godine.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Trinaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Uz saziv ove sednice dobili ste predloženi dnevni red pre glasanja za dnevni red, prelazimo na razmatranje akata po hitnom postupku.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, programu unapređenja, efikasnosti i održivosti, infrastrukturi između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Stavljam na glasanje.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Stavljam na glasanje.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije. Stavljam na glasanje predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije. Stavljam na glasanje predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o potvrđivanju radnog aranžmana između MUP Republike Srbije i Agencije EU za obuku organa za sprovođenje Zakona CEPOL. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan republičkog fonda za PIO za 2018. godinu; Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu; Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Stavljam na glasanje predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Stavljam na glasanje predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Stavljam na glasanje predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu. Stavljam na glasanje.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu. Stavljam na glasanje predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o graničnoj kontroli. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o strancima. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Stavljam na glasanje ovaj predlog. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik Republike Srbije broj 106/15 i 106/16 – autentično tumačenje) Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nenad Čanak, Nataša Mićić, Olena Papuga, Nada Lazić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog deklaracije o javnoj osudi pokušaja rehabilitacije ratnih zločina i zločinaca. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o visokom obrazovanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je Narodnoj skupštini podnela poslanička grupa Dosta je bilo.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“, Beograd. Već godinama javna preduzeća u Srbiji prave velike gubitke. Među njima je i „Elektroprivreda Srbije“ Kad pogledamo njihove bilanse, vidimo da iz poslovanja prave dobit, ali da nakon toga, što se tiče naplate potraživanja, što se tiče naplate struje koju su isporučili, stoje jako loše i beleže gubitke koji se mere stotinama miliona evra. Pošto o tome niko ne govori, odnosno nema nikakve analize o tome šta se dešava sa tim dugovanjima EPS-a, vidimo da imamo probleme iz godine u godinu.

Potrebno je, po našem mišljenju, da se oformi anketni odbor da bi se proverilo poslovanje „Elektroprivrede Srbije“, jer sam menadžment nam ne daje nikakve odgovore na dešavanja u tom preduzeću. Rađena su restrukturiranja, rađene su mnoge stvari, međutim na kraju nismo dobili nikakve promene u samom poslovanju, što se jasno vidi iz finansijskih izveštaja. Znači, ovi gubici značajno opterećuju privredu Republike Srbije. Prvo, nema dobiti koja bi se uplaćivala u budžet i time stvorio prostor za projekte, recimo za smanjenje poreza, za to neko bazično uvođenje reda i omogućavanje disanja domaće privrede. S druge strane, potrebno je da vidimo ko su te neplatiše struje, da uđemo u analizu tih uglavnom pravnih lica, pošto izgleda da je većina onih koji ne plaćaju struju već godinama neki veliki gubitaši, čak i privatna preduzeća, kojima niko ne naplaćuje struju. Znači, da bi se smanjili ovi veliki gubici, da bi rasteretili budžet Republike Srbije jedini način da u stvari utvrdimo šta se dešava u „Elektroprivredi“ je da se oformi anketni odbor. Vidimo u budžetu iz godine u godinu kako rastu troškovi aktiviranja garancija koje je država dala za kredite koja uzimaju javna preduzeća, koje uglavnom vodi nesposobni menadžment koji je partijski postavljen i upravo anketni odbor bi trebao da proveri sve ove stavke i da vidi zašto se dešavaju ovakvi gubici i zašto se aktiviraju garancije koje onda moraju da snose svi građani Srbije i zbog toga onda nema novca za projekte koji mislimo da su važni za sve građane, počev od unapređenja u zdravstvu do besplatnih udžbenika i ostalih projekata.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.

Neko ga je potpisao. Možemo da utvrdimo u pisarnici da li je njegov potpis ili nekog drugog.

Znači, poslanik Balša Božović je danas, i to sam pročitala, obavestio Narodnu skupštinu Republike Srbije, po Poslovniku, da neće prisustvovati zasedanju.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta „Beograd na vodi“

Najvažniji resurs koji metropole u svetu imaju je građevinsko zemljište. Tim građevinskim zemljištem, odnosno njegovom prodajom, stavljanjem u funkciju, svetske metropole grade metroe. Znači, metroi se ne grade iz kredita, pošto to nije isplativo, ali se grade sa građevinskim zemljištem. U Beogradu građevinsko zemljište je izuzetno vredno. Cela pljačkaška privatizacija je u stvari sprovedena zarad građevinskog zemljišta. Beograd na vodi“, odnosno „Savski amfiteatar“, u njemu je oslobođeno nekih 100 ha građevinskog zemljišta, na kojem je navrat-nanos urbanističkim planovima predviđena gradnja neka dva miliona kvadratnih metara poslovnog i stambenog prostora. Jedno zemljište, komad zemljišta je vredan onoliko koliko je na njemu moguće graditi. Ako uzmemo ove parametre, ispada da je zemljište na kome treba da nikne taj „Beograd na vodi“ vredno oko milijardu evra. To zemljište je praktično poklonjeno arapskom investitoru. Sumnja se da se u stvari ne radi o arapskom investitoru, nego o nekim našim parama koje kruže preko tih investicionih fondova. To je ogroman resurs, koji je trebalo, znači, prvo napraviti urbanistički plan, tako da taj „Savski amfiteatar“ bude uređen onako kako je to potrebno Beograđanima, ne po željama investitora, nego onako kako Beograđani žele da se razvija taj deo grada, a zatim da se to zemljište isparceliše i na tenderima ponudi investitorima kako bi i grad i cela država mogli ova ogromna sredstva da prihoduju u budžetu. Umesto svega toga, umesto toga da dobijemo u „Savskom amfiteatru“ projekat koji je dostojan Beograđana, koji će zaista uraditi ono što je u interesu svih građana, umesto da budžet prihoduje ogromna sredstva, znači, oko milijardu evra, pristupilo se ovakvom jednom, po nama koruptivnom zakonu, koji je omogućio da se kroz nazovi stratešku saradnju taj ogroman resurs pokloni investitorima koji praktično bez ikakve investicije grade stanove tamo tako što ih prodaju unapred, uzimaju novac od kupaca, a onda na osnovu toga to ulažu dalje u gradnju. Ogroman profit je prebačen na taj deo priče. Sve te ugovore sa tim arapskim investitorima, kako se zovu, je u stvari pregovarao Mlađan Dinkić i to za vreme dok sam bio ministar privrede. Ja sam te ugovore tada sprečio. Međutim, nakon moje ostavke, oni su se vratili nazad i na kraju su, nažalost, usvojeni u ovoj Skupštini od strane vladajuće većine. Znači, predlog poslaničke grupe DJB je da se ovaj zakon povuče, da se nakon toga urbanistički uredi „Savski amfiteatar“ i da se omogući prihodovanje budžeta, kako Beograda, tako i Republike Srbije od milijardu evra. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Prilikom izbora zabeležene su mnoge nepravilnosti kako na lokalnom nivou, tako i na republičkim izborima, na predsedničkim izborima. Ova izmena zakona je usmerena ka tome da popravi transparentnost celog procesa, da se vrlo ažurno i na vreme objavljuju rezultati izbora po svim biračkim mestima, da se obaveže opštinska izborna komisija da na izborima odmah nakon zaključenja izbora sve zapisnike sa biračkih mesta okači odmah javno na svojoj internet stranici, da omogući da građani, a i svi učesnici u izbornom procesu, mogu odmah nakon zaključenja zapisnika na određenim biračkim mestima, da mogu da vide koji su rezultati potpisani od strane biračkih odbora. Problem koji smo uočili od parlamentarnih izbora 2016. godine, pa na dalje, predsedničkih 2017. godine, takođe i lokalnih izbora 2016. godine je da su ti zapisnici bili uglavnom neuredni, da nisu potpisani od svih onih članova biračkih odbora koji su morali da ih potpišu, da nisu bili preuzeti od ovlašćenih predstavnika izbornih lista koji su nastupali na tim izborima, da su potpisi bili falsifikovani, da su zapisnici bili prepravljani, nekada samo prekriženi brojevi, upisani novi, nekada i prepravljani sa belilom i da su to neke stvari koje, ako uspostavimo ovaj proces i usvojimo ove izmene zakona, će postati dostupni javnosti onog trenutka kada se ti zapisnici budu završili na samim biračkim mestima. Inače, pravilnik RIK koji se odnosi i na lokalne izbore govori da ti zapisnici moraju da budu čitko popunjeni, da se jasno vidi, da sva polja budu popunjena, da bi se time sprečilo naknadno menjanje tih zapisnika. Upravo ove promene zakona idu ka tome da se popravi taj proces, da se svi zapisnici odmah istaknu na internet stranicama opštinskih izbornih komisija i, takođe, da se omogući svim građanima, kao što danas mogu, da vide da li su upisani u birački spisak jednostavnim odlaskom na stranicu opštinske izborne komisije, unošenjem matičnog broja mogu da vide da li se nalaze u biračkom spisku, takođe, da se omogući odmah nakon izbora da provere da li je zabeleženo da su glasali. Ovim bi se sprečile sve priče o tome kako glasaju mrtvi, kako glasaju ljudi koji su inostranstvu, a u stvari za njih je neko drugi glasao. Kada bi se uveo ovaj sistem, koji je jednostavan dodatak sistema koji već postoji, gde svaki građanin može preko sajta da proveri da li je zabeleženo da je glasao, tako da i oni koji nisu glasali mogu da vide da je to tako zabeleženo u biračkom spisku, mislim da bi vrlo značajno doprinelo unapređenju izbornog procesa.

Znači, imamo velike probleme sa samim biračkim spiskom. U biračkom spisku imamo 6,8 miliona birača, punoletnih građana je oko 5,8 miliona. Čak ni taj broj od 5,8 nisu prisutni u Srbiji, veliki broj je na privremenom radu u inostranstvu. Tako da, imamo birački spisak koji ne odražava jasno stanje. Čak i broj izdatih ličnih karata, mi smo tražili podatak od MUP, očekujemo ga svaki dan, je daleko manji od broja ljudi koji se nalaze u tom biračkom spisku. Tako da, ova izmena zakona podrazumeva da svaki građanin nakon izbora može da proveri da li je zabeleženo da je glasao, tako da oni koji su glasali mogu da vide da jesu, oni koji nisu, mogu da provere da nije zabeleženo da su oni glasali. Imali smo dovoljno i dokaza i priča o tome da su, recimo, mrtvi zabeleženi da su glasali. Mi smo pronašli primere toga, kada smo proveravali birački spisak nakon izbora, na parlamentarnim izborima i 2016. godine i 2017. godine, o tome obavestili RIK. Međutim, naši prigovori su odbijeni kao neblagovremeni, zbog toga što je sam zakon tako predvideo da je rok za podnošenje prigovora jako kratak, a mi ne možemo da utvrdimo da li, recimo, imamo slučajeve da je neko ko je preminuo, zabeležen da je glasao, dok ne izvršimo uvid u birački materijal, a imamo 24 časa da to uradimo. Pošto nam to nije omogućeno, nismo mogli ni da blagovremeno podnosimo prigovore. Znači, ova izmena zakona bi omogućila svakom građaninu da preko sajta RIK proveri, jednostavnim unosom svog matičnog broja, ne samo da li je upisan u birački spisak, nego da li je glasao na određenim izborima, predsedničkim, parlamentarnim ili lokalnim, takođe i na osnovu toga bi sprečili ovu zloupotrebu da neko drugi glasa umesto vas, kao što smo imali prilike da vidimo u Sjenici 2017. godine ili na parlamentarnim izborima 2016. godine. Takođe, zakonska izmena predviđa da se rokovi za isticanje biračkog materijala, znači, zapisnika, skrate, da odmah nakon zatvaranja biračkih mesta dobijemo zapisnike okačene na internet stranici RIK, da bi moglo da se vidi da li su zapisnici prepravljani, da li su ispravno popunjeni, da li su potpisani od svih ovlašćenih lica. Veliki problem prilikom izbora je bio upravo u tome. Ovim se omogućava da se skine bilo kakva sumnja sa manipulacija sa zapisnicima. Mi smo, recimo, proverili sve zapisnike 2016. godine, dobili smo kopije, nekoliko meseci nakon izbora, pošto je toliko trajalo da dođemo do tog materijala, i utvrdili da je ogroman broj zapisnika prepravljan, negde belilom, negde je prekriženo.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata. Izvolite. Zahvaljujem, predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, Poslanički klub Demokratske stranke je zajedno sa kolegom Markom Đurišićem iz Socijaldemokratske stranke podneo predlog da se utvrde sve činjenice koje su dovele do rušenja u centru Beograda nečije privatne imovine i nečijeg krova nad glavom. U toj noći policija nije htela da reaguje. Uskoro ćemo izaći i sa konkretnim dokazima i činjenicama koje govore o tome da su predstavnici gradske vlasti bili čak prisutni, pojedini od njih, bili prisutni na mestu tog zločina. Oni danas predstavljaju vrh beogradske vlasti i dolaze iz Srpske napredne stranke. Koordinisana je akcija sa policijom, sa komunalnom policijom, sa gradskim službama i sa delom podzemlja u Srbiji. To je ono što pričamo sve ovo vreme, da je Srpska napredna stranka u veoma bliskim vezama sa podzemljem u Srbiji, koje je obezbedilo da se građani vezuju, da ne mogu da zovu policiju i koji naređuju policiji da ne izađe na mesto zločina i događaja. I to je ono što je veoma važno i što mora da se ispita. Možete da okrećete glavu i vi, kao i tužilaštvo, kao i policija, kao i predsednik Republike Srbije, kao i predsednica Vlade Republike Srbije, kao i gradonačelnik Beograda, ali, kad-tad će se ispitati ovaj slučaj i mnogi koji su bili u vezi će odgovarati pred zakonima Srbije. Ne možemo da dozvolimo da vi, kao i pojedini političari u Srbiji, govorite da se radi o svega nekoliko starih magacina i prostora koji više nisu bili u upotrebi. Tamo je bila nečija kuća, tamo je bio nečiji posao, tamo je bila nečija firma, a to su stvari koje su, po Ustavu Srbije, nedodirljive. I vi ne možete da dođete na ideju da nekome nešto srušite, da bi nekome drugom nešto predali u svojinu. To nije po zakonu. Nažalost, jedan svedok je preminuo nakon tog događaja, od stresa, od straha, od svega što je spopalo njega u toj noći, ali, sasvim je sigurno da će Srpska napredna stranka, zajedno sa svojim funkcionerima, odgovarati za ovaj slučaj.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Izvolite. Zakon o tom sporazumu između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata je, po nama, protivustavan. Poslanička grupa Dosta je bilo je uputila Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti ovog zakona. Ovim zakonom se investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stavljaju iznad domaćih investitora, stavljaju negde mimo zakona, odnosno, određeno je da neki zakoni za njih ne vrede. Prema tome, mislimo da je ovo jedan izuzetno štetan zakon. Prvo, štetan po pravni poredak, a posle toga i ekonomski štetan. Naime, sve investicije o kojima smo pričali, u vezi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, se nisu ostvarile. Obećano je za „Beograd na vodi“ da će se raditi o milijardama evra, a vidimo da su investicije izuzetno male, u stvari, da građani Srbije sami finansiraju izgradnju, za sada, samo dve kule.

Kao da je neko tamo samo stavio šapu na imovinu. Zemlja je izuzetno važan resurs i preko toga je, uz pomoć ovog sporazuma, i došlo do ove nazovi investicije. Svi građani Republike Srbije koji žive tamo, u okolini Sivca, u celom Severno-bačkom okrugu, pa i šire, na vrhovima Južno-bačkog, znaju da se tamo zaista ništa ne dešava što se investicija tiče. Sve ove investicije o kojima smo pričali se ne dešavaju, a sam zakon u stvari daje podlogu da to tako stoji i da se resursi ne koriste u interesu građana Republike Srbije. Mi se zalažemo za to da domaći investitori imaju iste pogodnosti kao i svi drugi investitori, da se ne prave zakoni koji pogoduju strane investitore u odnosu na domaće investitore, posebno da poljoprivredni razvoj treba da bude baziran na domaćim poljoprivrednim gazdinstvima, da ponovo uspostavimo sistem zadruga. Ovo su sve stvari koje bi trebalo raditi, umesto potpisivanja ovakvih ugovora koji bi praktično pretvarali naše paore, recimo, što se tiče ovog dela ugovora, u jeftinu radnu snagu, odnosno u najamnu radnu snagu.

Hvala.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje Er Srbija, obaveza koje Vlada Republike Srbije i Etihad imaju prema Er Srbiji, ukupnog poslovnog gubitka Er Srbije u periodu od 2013. do dana, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Er Srbiji u istom periodu i štetnosti ugovora koji je Vlada Republike Srbije potpisala sa Etihadom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Izvolite. Hvala. Er Srbija od kako je preuzeo Etihad beleži ogromne gubitke. Podsetiću građane da je ugovor potpisan 2013. godine, da je menadžment Etihada, u stvari naši ljudi su postavljeni od strane Etihada, preuzeo JAT negde u julu mesecu 2013. godine, da je u prvih pola godine 2013. menadžment JAT-a, stari menadžment, imao gubitke u poslovanju od nekih 10 miliona evra, da su gubici u drugoj polovini te godine narasli na gotovo 40 miliona evra, da su gubici u 2015. godini bili preko 70 miliona evra, da su gubici 2015, 2016. godine nastavili u ovom trendu. Iako je došlo do značajnog pada cene nafte koji je pogodovao Er Srbiji i dalje su gubici bili na nivou nekih 40 do 50 miliona evra. Građani verovatno ne znaju, ali svake godine svi građani Srbije i penzioneri, i lekari, i svi zaposleni u javnom sektoru koji su kroz smanjenje plata i penzija podneli, kako to Vlada kaže, veliki teret reformi, svake godine subvencionišu Er Srbiju sa iznosima od 50, 70 itd. miliona evra. Kada se uzme ukupan iznos subvencija, on prelazi 200 miliona evra u ovom periodu do danas. Gubici se nastavljaju i dalje. Uvode se neke linije koje nemaju ekonomsko opravdanje. S druge strane, svi građani Srbije takođe plaćaju taj monopol koji im je dat na beogradskom aerodromu kroz visoke cene karata i povlačenja nekih stranih avioprevoznika. Menadžment „JAT-a“ je praktično zamenjen, postavljeni su novi ljudi od kojih se očekivalo uvođenje reda. Međutim, nažalost ništa od toga se nije desilo nego je nastavljeno sa velikim gubicima. Pored toga, „Er Srbija“ ima potpisane ugovore sa „Etihad-om“, menadžerske ugovore po kojima se izvlače desetine miliona evra svake godine iz „Er Srbije“ Takođe „Etihad“ nabavlja avione koji se posle toga iznajmljuju „Er Srbiji“ Čitav angažman je izuzetno štetan. Pošto menadžment ne odgovara na ova važna pitanja unutar svojih finansijskih izveštaja, unutar napomena, pošto se u javnosti o ovome ne govori onoliko koliko je potrebno da se govori, pošto u budžetu, predlogu budžeta Republike Srbije za 2018. je predviđeno da poreski obveznici plaćaju aktivirane garancije i kamate, između ostalog ne samo za „Srbijagas“, nego i za „Er Srbiju“, potrebno je da se oformi anketni odbor da bi utvrdili šta se tamo zapravo dešava. Znači, radi se o ogromnim troškovima za poreske obveznika. Hvala.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog za razrešenje Veroljuba Arsića sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine. Izvolite. Ovaj predlog je podnesen još krajem prošle godine, pa onda obnovljen početkom ove godine i evo diskutujemo o njemu. Bilo nam je obećano da će biti zakazana sednica Skupštine na kojoj ćemo raspravljati o ovom predlogu, kao i predlogu smene predsednici Skupštine Maje Gojković. To je bilo obećano pred kamerama svim građanima Srbije u roku od mesec dana od podnošenja predloga. Nažalost do danas se to nije desilo. Znači, za probleme unutar rada Skupštine Republike Srbije su isključivo odgovorni predsedavajući, koji ne poštuju Poslovnik, selektivno ga primenjuju, dozvoljavaju uvrede u sali Narodne skupštine. Dozvoljavaju da se govori potpuno mimo tačaka dnevnog reda gde na svaki koji ima opozicija, u našem slučaju naša poslanika grupa, odgovara sa uvredama, sa pričama o ličnom životu, što je strogo zabranjeno Poslovnikom. kada se vodi rasprava o osnovnom obrazovanju gde se mi zalažemo za besplatne udžbenike, sa druge strane čujemo uvrede i stvari koje zaista nemaju nikakve veze ni sa tačkom dnevnog reda, ni sa onim što poslanička grupa Dosta je bilo govori. Ovo urušavanje Narodne skupštine je izuzetno ozbiljna stvar. Građani treba da znaju da je Skupština vrhovno zakonodavno telo, da se u Skupštini mogu sve stvari u društvu promeniti promenom zakona, da se obesmišljavanjem rasprave, svođenjem rasprave na prepucavanje poslanika, priča o ličnim životima, izmišljanja stvari koje nisu istinite u stvari sprečava Narodna skupština da radi stvari koje su u interesu građana. Potpredsednik Veroljub Arsić ovo konstantno radi iz sednice Skupštine u sednicu Skupštine, gde se opozicionim poslanicima ne dozvoljavaju replike na uvrede, gde se dozvoljava poslanicima vladajuće većine da vređaju i time omalovažavaju Narodnu skupštinu i njeno dostojanstvo i na kraju i sve građane. Nije problem sa nama kao narodnim poslanicima, mi smo ovde izabrani od strane određenog broja građana da ih zastupamo, tako da uvrede koje su upućene nama dok govorimo o tačkama dnevnog reda ustvari su uvrede svim tim građanima koji su glasali za nas. Oni očekuju konstruktivnu raspravu u sali Skupštine. Oni očekuju da postoji dijalog, da se replike poštuju, da se poštuje Poslovnik i sva pravila koja postoje u tom Poslovniku. Nažalost, imamo njihovo sistematsko kršenje. Na kraju cenu plaćaju građani jer prolaze zakoni bez ikakve diskusije koji su na kraju štetni po sve građane. Zbog toga što ne poštuje Poslovnik i zbog toga što je pokazao da nije u stanju da vodi računa o redu u Narodnoj skupštini, poslanička grupa Dosta je bilo predlaže razrešenje Veroljuba Arsića sa mesta potpredsednika. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Hvala. Slično kao prethodno obrazloženje samo sa mnogo većom težinom. Mi mislimo da je glavni krivac za ovo što se dešava u Skupštini, za konstantno kršenje Poslovnika, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković i zbog toga predlažemo njenu smenu. Urušavanje dostojanstva Narodne skupštine ide kroz konstantna kršenja pravila koja postoje čime se pokazuje građanima da pravila izgleda ne važe za sve, nego da je moguća njihova selektivna primena. Podsetiću sve građane da je poslanička grupa Dosta je bilo predsednici Narodne skupštine gotovo trideset puta uputila pitanja, poslanička pitanja, na koja ona ima obavezu da odgovori u roku od 15 dana i to pismeno da odgovori, a ne usmeno nakon postavljanja pitanja. Nijedan jedini odgovor nismo dobili. Znači, nakon što postavimo pitanje, ono se otkuca od strane stručnih službi, uputi predsednici Narodne skupštine, odgovori ne stižu. Umesto odgovora, nakon izlaganja poslanika imamo predsednicu Skupštine koja komentariše pitanja, umesto da u skladu sa Poslovnikom odgovori na njih u pismenom obliku. Zatim, kao što smo i danas mogli da vidimo, u Skupštini vladajuća većina glasa na zvonce. Po nama to je jedno veliko ponižavanje ovog doma. Znači, ako obratite pažnju od početka zasedanja Narodne skupštine svaki put kada vladajuća većina treba da glasa za za neki predlog predsednica Skupštine pritisne zvonce i time im da signal da treba da glasaju za. Svaki put kada treba da glasaju protiv, odnosno da ne glasaju zvonce se ne čuje. Mogu i mediji da provere. Vidi se na svim snimcima iz Narodne skupštine. Imamo veliki problem vređanja unutar Narodne skupštine od strane poslanika vladajuće većine gde nakon diskusije o amandmanima, gde govorimo o tački dnevnog reda, predlažemo stvari koje možda recimo i nisu dobre po mišljenju poslanika vladajuće većine, međutim, to ne bi trebalo da izazove vređanje, priču o ličnom životu, pokušaj omalovažavanja zato što to sa sobom povlači da omalovažavaju sve građane koji su glasali za narodne poslanike koji se nalaze u ovom domu. Narodna skupština je vrhovno zakonodavno telo, najvažniji nezavisni organ koji bi trebalo da kontroliše rad izvršne vlasti. To se u ovoj Skupštini ne dešava. Nijedan predlog opozicije ne prolazi. Ne možemo nijedan predlog da podnesemo ni na samim odborima pošto to vladajuća većina odbija. Nijedan parlament u uređenom svetu se ne ponaša na ovakav način. Znači, opozicija je potrebna svakoj parlamentarnoj demokratiji da iznosi argumente protiv i da daje predloge za poboljšanje zakonskih predloga.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama. Izvolite. U ovoj Skupštini je nedavno donesen Zakon o izmenama Zakona o sudijama koji je uveo nekoliko promena koje su izuzetno loše i partijski motivisane. Zakon je donesen po hitnom postupku bez javne rasprave i praktično ono što je dozvoljeno tim zakonom je da se mandat predsednika sudova produži, da im se omogući drugi mandat i da se predsedniku suda koji navrši radni vek na funkciji predsednika suda se produži rad na tom mestu do isteka mandata predsednika suda. Mi smo i tada ukazivali da su ove izmene štetne, da praktično, se postiže urušavanje nezavisnosti pravosuđa, da se politički kontrolišu te sudije i da je potrebno ove izmene izbaciti. Ovo je takođe, bio i rezultat i javne diskusije koju sa za vreme usvajanja tog zakona po hitnom postupku vodila i sudijska udruženja i stručna javnost. Tako da, ono što predlažemo sa ovim zakonom je da se ove odredbe ukinu, da kao i svim sudijama i predsednicima sudova koji praktično obavljaju samo administrativnu funkciju vođenja suda, da važe ista pravila i za njih, kao i za sve ostale sudije, da im mandat kada napune radni vek time i prestaje mandat predsednika suda i da se onemogući da se biraju više puta na tu funkciju, onako kako je to zakon predvideo. Mislimo da je kroz ovakve odredbe i ovakvu promenu zakona u stvari se pojačava nezavisnost pravosuđa i sklanjaju instrumenti pomoću kojih vladajuća većina može da kontroliše sudije. Kada imate taj drugi mandat onda za vreme tog prvog mandata sudije koje su politički podobne će voditi računa o tome da se dodvore vladajućoj većini kako bi mogle da dođu do drugog mandata. Ovo nije samo pitanje za ovu vladajuću većinu, nego i za bilo koju drugu vladajuću većinu, jer kada dođe do promene vladajuće većine imaćemo vrlo sličan problem, da kada dođe do reizbora predsednika predsednika sudova ponovo će vladajuća većina imati instrument kojim će moći onda da utiču na rad predsednika sudova, da praktično, ih uvedu da slušaju diktat političkih stranaka.

Stavljam na glasanje predlog.

Hvala. Penzioneri jako dobro znaju da je u novembru 2014. godine donesen zakon kojim su, po našem mišljenju, protivustavno otete penzije, odnosno smanjene penzije sve koje su veće od 25 hiljada dinara i to za 22% za taj iznos preko 25 hiljada i za sve penzije koje su preko 40 hiljada dinara za 25% Time se godišnje od penzionera uzimalo nekih 20 milijardi dinara, tako da, ako uzmemo ta dva meseca 2014. godine, celu 2015, 2016. i gotovo do kraja 2017. godinu, negde 60 milijardi dinara je uzeto od penzionera, po nama protivustavno. Nažalost, Ustavni sud je odbio da razmatra da li je ovaj zakon protivustavan, tako da je na kraju cela stvar završila u Strazburu, gde su pojedinci penzioneri se žalili na ovakve odredbe zakona i očekujemo da taj Evropski sud za ljudska prava, u stvari razreši ovo pitanje. Ovo otimanje penzija, pored toga što je protivustavno, penzije nisu socijalna davanja, penzije su imovina, penzioneri su tokom svog radnog veka od svoje bruto zarade izdvajali novac u penzioni fond, svakog meseca realan novac, kojim je onda država dalje upravljala. Ovo smanjenje penzija bi vam ekvivalentno tome da celog života u banku stavljate neki novac, na neko oročenje, a da onda nakon toga banka samoinicijativno smanji ono što treba da dobijate od toga što ste uštedeli i da vam, praktično, zato što ima potrebe za novcem, uskrati ono što jeste vaša imovina, odnosno jesu vaše pare. Kada malo pogledamo budžete Republike Srbije, u međuvremenu, pošto jedan od argumenata je bio da novca nema u budžetu i da je zbog toga potrebno da se penzioneri odreknu ovog dela svojih primanja, mislim da samo letimičan pogled na budžet jasno govori da to nije tačno. Recimo, u ovom budžetu za 2018. godinu, na ime aktiviranih garancija nesposobnih javnih preduzeća koja nisu u stanju da vraćaju kredite koje su uzeli, država treba da odvoji nekih 30 milijardi dinara. Taj iznos u prethodnoj godini je bio 40 milijardi dinara. Vrlo slično je i godinu pre toga. Ovo jasno govori da novca ima u budžetu, samo se ne uvodi red. Troši se na nesposobne partijske kadrove koji ne umeju da upravljaju javnim preduzećima, a onda se uzima od penzionera, lekara, nastavnika, drugih prosvetnih radnika itd. Znači, ovde je potrebno ispraviti tu nepravdu, ukinuti ovaj štetan zakon, ne čekati sud u Strazburu nego ga odmah ukinuti i vratiti penzije nazad.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o predsedniku republike. Hvala. Ovo je još jedan zakon koji bi značajno unapredio transparentnost izbornog procesa i mogao bi značajno sa spreči bilo kakve izborne krađe na samim biračkim mestima i manipulacije sa biračkim spiskovima. U prvom delu se odnosi na to da se nakon okončanja brojanja glasova na svakom biračkom mestu, nakon što se potpiše zapisnik, taj zapisnik odmah okači na internet stranicu RIK-a, kako bi svi građani mogli da vide kako je završeno glasanje na tom biračkom mestu, dok traje prebrojavanje glasova od strane samog RIK-a, koji sabira te zapisnike i utvrđuje konačan zbir na nivou svih opština i na nivou cele Republike Srbije. Ono što smo uočili na parlamentarnim izborima 2016. godine je jedno masovno prepravljanje zapisnika, bilo belilom, bilo time da su križane stavke i dopisivani drugi brojevi. Zatim, smo na tim parlamentarnim izborima 2016. godine uočili da nisu svi članovi biračkih odbora i to u velikom broju, nekih 30% zapisnika bili potpisani od onih koji su trebali da potpišu te zapisnike. Tako da, ovakva jedna odredba koja obavezuje RIK da objavi sve zapisnike koje bi onda mogli da vide svi građani Srbije bi značajno išlo u pravcu skladanja svih sumnji da dolazi do bilo kakvih izbornih krađa. Ovo nije samo za ovu vladajuću većinu, nego i za prethodne vladajuće većine i za buduće vladajuće većine, da znamo da smo konačno jednom raskrstili sa ovim i ovakvim pričama. Druga stvar, na tim izborima 2016. godine smo utvrdili značajan broj građana koji su bili upisani da su glasali, a u stvari su preminuli, odnosno imali smo podatke da su preminuli. Prigovore na te zapisnike nismo mogli u to vreme da podnesemo u roku, zato što je rok 24 sata, od zatvaranja biračkih mesta, odnosno objavljivanja tih rezultat, a u tom vremenu nije moguće fizički izvršiti kontrolu biračkog materijala, da bi utvrdili da li je glasao neko ko je preminuo ili da li su glasali ljudi koji su u tom trenutku bili u inostranstvu. Ono što može da reši ovaj problem je da kao što danas svaki građanin može da ode na sajt RIK-a i da pomoću svog matičnog broja proveri da je upisan u birački spisak, da se tome doda i podatak o tome da li je glasao na određenim izborima, recimo predsedničkim izborima 2017. godine ili 2016. godine. Unos toga bi bio iz samih materijala, tako da ne bi bio potreban fizički uvid u papirnu verziju i svaki građanin bi mogao da proveri da li je njegov glas zabeležen, ako je glasao ili ako nije glasao, da birački spisak jasno pokazuje, odnosno da se vidi da nije glasao i da može da proveri za svoje preminule.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog Poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje ukazuju na povezanost Aleksandra Vučića i Andreja Vućiča sa pravosnažno osuđenim trgovcem narkotika Aleksandrom Stankovićem, zvanim Sale Mutavi i prinudnog preuzimanja luksuznog restorana „Franš“ u Beogradu, upravljačkih prava nad firmama IT industrije „ALTI/VIN-VIN“, „Prointer“, „Energosoft“ Očigledno pošto policija i tužilaštvo ne žele da rade svoj posao, mislim da ovo treba prebaciti sada na Narodnu skupštinu. Dovoljno smo čekali da se ovi navodi ispitaju i da tužilaštvo reaguje. Međutim, to se nije desilo. Time bi hteli da otklonimo sve moguće sumnje da postoje veze između kriminalnih delova navijačkih grupa, ne navijača, da napravimo jednu veliku razliku između te dve stvari i vrha države, predsednika Republike, pošto je utvrđeno da postoje veze između njih i da anketni odbor utvrdi o prirodi tih odnosa među njima i da konačno to raspravimo u Skupštini Republike Srbije. Pošto se to ne dešava, Narodna skupština ima nadzornu ulogu nad svim institucijama u Republici Srbiji, tako da ima nadzornu ulogu i nad policijom i tužilaštvom. Nažalost, vladajuća većina ne dozvoljava da Narodna skupština iskoristi tu svoju nadzornu ulogu, da se ispitaju sve okolnosti u vezi sa ubistvom ovog čoveka, da se utvrdi da li su prilikom pretresa njegovog stana i automobila pronađene službene legitimacije MUP-a Republike Srbije, da li je pronađeno službeno oružje i odakle uopšte to oružje u posedu ovakvog jednog čoveka. Mislim da je za državu Srbiju, uopšte svih građana, potrebno da jasno pokažemo da li ili ne postoji veza između vrha države i nekih kriminalnih organizacija unutar države i kontrola tih kriminalnih delova navijačkih grupa, koji onda svojim delovanjem praktično blate sve navijače koji iskreno i srcem bodre klubove koje zastupaju. Da ponovim još jednom, zato što tužilaštvo i policija ne rade svoj posao, odbijaju da izvrše analizu ovih stvari, da pokrenu odgovarajuće postupke, gde bi se utvrdilo jedno ili drugo, jedina institucija kojoj je ostalo da se pozabavi ovim poslom jeste Skupština Republike Srbije, koja ima nadležnost da kontroliše izvršnu vlast. Pre glasanja sam dužna da kažem da po članu 68. stav 5. anketni odbor, odnosno komisija ne može da vrši istražne i druge sudske radnje. Staviću ovo na glasanje, ali vaše obrazloženje ne odgovara poslovničkim odredbama. Izvolite, ko želi da glasa za ovaj predlog.

Poslanik Saša Radulović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje „Železara“ Smederevo od 2014. godine do danas, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena „Železari“ Smederevo u istom periodu i štetnosti svih ugovora koje je Vlada Republike Srbije zaključila u vezi sa poslovanjem „Železare“ Izvolite. Hvala. U kontekstu velikih, ne samo gubitaka koje ostvaruju preduzeća koja su delom ili celosti u državnom vlasništvu ili društvena preduzeća, na konto nesposobnog menadžmenta, koji nije u stanju da upravlja tim firmama, koji nije u stanju da uradi osnovnu analizu poslovanja, da utvrdi osnov toga da se utvrdi kako da se razvije to preduzeće, u kom pravcu su potrebne investicije, imali smo i velikih gubitaka koje onda građani Republike Srbije snose zbog njih. Mislim da je potrebno da se oformi anketni odbor da bi se utvrdilo koliki gubici su nastupili u „Železari“ Smederevo, od 2014. do 2016. godine, pa se nastavljaju i dalje. Da konačno i građani saznaju da kineski investitor nije kupio firmu „Železare“ Smederevo, nego je kupio imovinu „Železare“, oformio potpuno novo pravno lice, preuzeo zaposlene, a „Železara“ je nastavila da postoji. U ovoj Skupštini su izglasani zakoni kojim se pokrivaju ogromni gubici koje je „Železara“ napravila, u periodu 2014-2015. godine, gubici su bili 270 miliona evra. Građani se sigurno sećaju ovog češkog menadžmenta koji je najavljivan kao spasilac „Železare“, koji je napravio te ogromne gubitke, bez ikakvih posledica nakon toga i to se sve pokrilo i niko o njima više i ne govori. Radi se o ogromnom novcu, da podsetim, samo penzionerima jedne godine se otme 180 miliona evra, gubitak „Železare“ Smederevo je 270 za ove dve godine. Znači, ovo nam i govori o tome da se štedi na mestima gde ne bi trebalo da se štedi, a to su penzije, a ne radi se osnovna stvar koja bi trebala da se radi, a to je uvođenje reda. Železara“ Smederevo je bila jedna od onih koje nisu odredile lične karte koje sam tražio kao ministar privrede, da se popiše imovina, proceni imovina, uradi analiza tržišta, napravi neki poslovni plan i onda na osnovu toga traže investitori, nego su umesto toga, nakon moje ostavke 2014. i 2015. godine, ušli u avanturu sa ovim češkim menadžmentom, koji je potpisivao ugovore preko svojih povezanih firmi i bili su, u stvari, glavni dobavljači i prodavci železa, da su na kraju postignuti toliki gubici koje su morali da pokrivaju građani Republike Srbije. Normalno bi bilo da se sve ove okolnosti iznose u finansijskim izveštajima. Normalno bi bilo da se napomene uz finansijske izveštaje pišu tako da sadrže informacije tačno o tome šta se desilo. Međutim, ništa od toga nemamo. Jedina preostala instanca je da anketni odbor Narodne skupštine utvrdi šta se tamo zaista dešavalo, i kao i za ovaj prethodni predlog, Narodna skupština ima nadležnost da radi ovaj posao. Hvala. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica da li je tokom izbora za narodne poslanike, održanih 24. aprila 2016. godine, došlo do izborne krađe, odnosno da li su glasovi, koje su na lokalnim izborima, održanim istog dana, osvojili opozicioni građanski pokreti, stranke manjina i opozicione stranke, ukradeni i upisani kao glasovi izbornim listama Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje, Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma i dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka. Izvolite. Jedini način da konačno raskrstimo sa pričama o izbornim krađama i ako ih je bilo, da utvrdimo da ih je bilo, a ako nije, da utvrdimo da nije. Mi tvrdimo da jeste, ali to bi bilo pitanje za anketni odbor, je da se izvrši uvid u kompletan birački materijal. Da se utvrdi sadržaj svih zapisnika. Da komisija, anketni odbor Skupštine, utvrdi kako izgledaju ti zapisnici da bi videli koliko je zapisnika prepravljano. Da se izvrši uvid u same biračke spiskove, da vidimo da li tamo ima ljudi koji su glasali, a koji su umrli. Da vidimo način da li je prebrojan birački materijal onako kako to piše u konačnim rezultatima. Da se utvrdi ta razlika između rezultata na lokalnim izborima i parlamentarnim izborima 2016. godine, da bi se konačno otklonile sumnje da postoje krađe u izbornom procesu. Da ponovim još jednom, poslanička grupa Dosta je bilo, tvrdi da je na tim izborima 2016. godine bilo krađe na biračkim mestima. Međutim, tu tvrdnju valja proveriti. Ako se oformi anketni odbor i utvrdimo da to nije istina, odnosno da uvidom u birački materijal utvrdimo da je sve bilo u skladu sa zakonom, onda ćemo se mi izviniti za to što smo kazali i reći da nismo bili u pravu. Ovako, stalno stoji oblak sumnje nad izborima koji se održavaju zbog neažurnosti biračkih spiskova, zbog različitih manipulacija o kojima javnost jako dobro zna, od toga da se označavaju birački listići, tako da bi se formirali tzv. „bugarski vozovi“, do toga da glasaju umrla lica, da glasaju ljudi koji u tom trenutku nisu u zemlji nego su negde u inostranstvu. Jedini način da konačno razbijemo te sumnje, da građani imaju punu sigurnost da kada daju svoj glas, da je taj glas ispravno prebrojan i da su rezultati izbora, tačnije da se kroz anketni odbor utvrde sve relevantne činjenice. Republička izborna komisija odbija to da radi, odbija nam i da izvršimo kao poslanička grupa uvid u izborni materijal. Prema tome, jedini način da ovo uradimo i pravo mesto da se izvrši nadzor nad ovim i jeste Narodna skupština Republike Srbije. Vrhunski interes bi trebao da bude da nakon svakih izbora svi građani imaju potpunu sigurnost da su njihovi glasovi prebrojani, prebrojani ispravno i da su svi delovi tog izbornog procesa ispravno izvedeni i u skladu sa zakonom. Regularnost izbora je vrhunski društveni interes. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi uvida u celokupni izborni materijal predsedničkih izbora 2017. godine i utvrđivanja da li izborni materijal sadrži anomalije i u čemu se one sastoji. Izvolite. Hvala. Vrlo slično kao i prethodni predlog koji se ticao parlamentarnih izbora 2016. godine, a ovo je za predsedničke izbore 2017. godine. Dakle, da se izvrši kompletna analiza izbornog materijala da bi jasno i nedvosmisleno mogli da kažemo da li je došlo do manipulacija, da li je došlo do krađe na tim predsedničkim 2017. godine. Znači, mi znamo, i podneli smo krivične prijave što se toga tiče, da je bilo manipulacija u tri opštine, u Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru. Bilo je glasanja mrtvih ljudi, bilo je glasanja ljudi koji u tom trenutku nisu bili u zemlji. Nikakav odgovor nismo dobili. To smo utvrdili naknadnim uvidom u izborni materijal, gde smo za ljude za koje smo znali da nisu bili u zemlji i za ljude za koje smo znali da su umrli pronašli potpis pored njihovih imena u izbornom materijalu. Takođe, da se provere svi zapisnici, da se vidi da li su popunjeni ispravno i u skladu sa zakonom, kako bi i Narodna skupština mogla da nauči nešto iz tog procesa i da onda predloži zakonske izmene koje bi unapredile izborni proces. Sigurnost je izuzetno važna za građane, da znaju kada glasaju da je njihov glas ispravno prebrojan i da nije došlo do manipulacije sa tim glasom. Takođe, da znaju da ono što imamo u biračkom spisku veliki broj glasova više nego punoletnih građana, da ponovim 6,8 miliona je unešenih ljudi u birački spisak, samo 5,8 miliona građana Republike Srbije, Ministarstvo tvrdi da je razlika u ljudima koji su se odselili iz Srbije, preminulim, znači da nije ažuriran birački spisak. Ovo je, takođe, potrebno proveriti i to proveriti na konkretnom primeru, u ovom slučaju predsedničkih izbora 2017. godine. Nakon toga bi mogli jasno i nedvosmisleno da utvrdimo gde su problemi u izbornom procesu, gde su problemi u prebrojavanju glasova i da otklonimo te probleme, ne bi li u potpunosti otklonili sve sumnje u regularnost izbornog procesa. Najbolji način da ovo odradimo je potpuno transparentno uvidom u birački materijal. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa stečajem koji se sprovodi nad Rudarsko-topioničarskim basenom Bor, razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje Bor, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena RTB Bor i štetnosti plana reorganizacije RTB Bor, koji je podneo Narodnoj skupštini. Izvolite. Hvala. Rudarsko-topioničarski basen Bor je godinama pravio ogromne gubitke i to praktično zato što RTB Bor upravljaju partijski kadrovi već godinama, nestručni ljudi, a jedini razlog zašto su na tom mestu je zato što imaju partijsku povezanost. Ti ogromni gubici su akumulirani bili na preko milijardu evra i onda je urađen jedan tzv. UPPR kojim su pokušali da pobrišu sve te dugove i da postave RTB Bor, kako je tada rečeno, na zdrave Nažalost, to se nije desilo, a to vidimo i u ovom Predlogu budžeta za 2018. godinu, gde je predviđeno da uprkos postojanja UPPR, odnosno tog unapred pripremljenog plana reorganizacije, država Srbija treba da snosi velike troškove. Kad kažem država Srbija, mislim na poreske obveznike, mislim na penzionere, mislim na lekare, mislim i na privatni sektor koji kroz svoje poreze podržavaju budžet, da podržavaju RTB Bor koji očigledno nastavlja da pravi ogromne gubitke. Kao što je poslanik „Dosta je bilo“, Branislav Mihajlović, on je doktor nauka i inženjer u RTB Bor, govorio o tome i na Odboru za privredu i u svakoj prilici koju ima, taj nestručni menadžment je napravio jedan katastrofalno loš projekat topionice u Boru, koji nastavlja da pravi ogromne gubitke. Izgleda da se uvoze koncentrati bakra sa izuzetno štetnim materijama, koje onda i zagađuju dodatno okolinu, i to da se obrada toga vrši ispod tržišnih cena i da se onda profit od toga sliva u privatne džepove. Ovo su sve stvari koje bi trebalo ispitati unutar jednog anketnog odbora. Skupština Republike Srbije ima nadležnost za to. Kada već Vlada to ne radi, kad sam menadžment ne izbacuje te informacije u svojim finansijskim izveštajima, jedina instanca koja to može da uradi jeste Narodna skupština Republike Srbije, koja može da proverava to poslovanje. Ovi ogromni gubici koji se prave u javnim preduzećima na kraju se prelivaju na građane, na privredu, i to je u stvari jedan od glavnih razloga zašto imamo jako nizak privredni rast, koji je praktično ispod svih u regionu. Jedino je izgleda Makedonija ispod nas, zbog problema koji su imali na političkom planu. Znači, potreban je anketni odbor. Radi se o ogromnom novcu, stotinama miliona evra, a negde prelazi i milijardu evra. Tako da, s jedne strane pričamo o tome kako je potrebna štednja, kako se uzimaju penzije i plate, a s druge strane milijarde odlaze na ovakav način. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje JP „Srbijagas“, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena JP „Srbijagas“, počev od osnivanja preduzeća 2005. godine pa do danas. Izvolite. Srbijagas“ je, to već svi građani Srbije znaju, ogroman gubitaš koji pravi gubitke iz godine u godinu. S vremena na vreme bude po jedna godina gde ne naprave gubitak, ali to je čisto knjigovodstvene prirode, kako nam je to i objašnjavao direktor „Srbijagasa“ U tom preduzeću očigledno ne postoji red, nije utvrđeno stanje, nemamo ni popisa imovine, ni jasan plan poslovanja, ni jasnu sliku kako da izađemo iz situacije u kojoj se danas nalazimo. U predloženom budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, predviđeno je da svi građani Srbije nose teret aktiviranih garancija za kredite, koje je između ostalog uzeo i „Srbijagas“, ali i Er Srbija i neki drugi o kojima sam danas govorio, u iznosu od 30 milijardi dinara. Vrlo sličnu stavku smo imali prethodne godine, kada je taj iznos bio negde oko 40 milijardi dinara zajedno sa otplatom kamata po tim aktiviranim garancijama, i godinu pre toga još oko 40 milijardi. Ovo vam je ukupno preko milijardu evra koje je otišlo zbog nesposobnog menadžmenta koji nije u stanju da uvede red u to javno preduzeće. Normalno, ovo bi bio posao Vlade, nadležnog ministarstva, Ministarstva energetike i Ministarstva privrede, koji taj posao ne rade jer jednostavno pokušavaju da prikriju da se to u stvari i dešava. Ta javna preduzeća su, umesto izvora profita i izvora servisa, značajnog servisa koji se pruža građanima Srbije, u stvari pretvorena u velike crne rupe u kojima nestaju stotine miliona evra građana Republike Srbije. Ovakvo ponašanje onda i dovodi do toga da vladajuća većina tvrdi da novca nema, da je potrebno smanjiti penzije, da odbijaju predloge „Dosta je bilo“ da se uvedu besplatni udžbenici za svu decu u osnovnim i srednjim školama, iako je to minoran trošak u odnosu na ove ogromne troškove o kojima govorim danas. Znači, pošto Vlada ne radi svoj posao, pošto je menadžment nesposoban da uvede red u „Srbijagas“, potrebno je da Narodna skupština oformi anketni odbor koji će ispitati poslovanje ovog preduzeća. Građani bi trebalo da znaju da se u uređenom svetu, u uređenim demokratijama anketni odbori stalno formiraju, da se formiraju na predloge opozicije, da je to jedan važan deo parlamentarne demokratije gde se pokazuje i u stvari na konkretnim primerima vodi dijalog između pozicije i opozicije. Nažalost, u Srbiji nijedan od ovih predloga koji su u interesu građana da se utvrdi stvarno stanje stvari vladajuća većina u Srbiji ne prihvata. Hvala. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na nepravilnosti prilikom glasanja i okolnosti koje su dovele do toga i obeležile sprovođenje izbora za predsednika Republike 2017. godine na teritoriji opštine Sjenica. Mi smo u vreme kontrole izbora za predsednika Republike izvršili uvid u birački materijal u nekoliko opština, za toliko smo imali vremena, između ostalog i u Sjenici. Utvrdili smo iz biračkog spiska da je upisano da su glasali ljudi koji u to vreme nisu bili u Sjenici, koje znamo po imenu i prezimenu, da je neko drugi izgleda za njih potpisao da su glasali i da se taj birački materijal nalazio u kutijama. Takođe, za građane za koje znamo da nisu glasali u biračkom materijalu je upisano kao da jesu glasali i neki potpis stoji iza njih. Izgleda da je tu, po ovome što smo videli, došlo do ozbiljnih izbornih manipulacija. Imali smo i video snimke koji su pokazivali ubacivanje biračkih listića u kutije, jer očigledno je bio napravljen neki dogovor koji lokalne stranke nisu bile u stanju da ispoštuju, pošto birači u opštini Sjenica nisu hteli da izađu na izbore i podrže predsedničku kandidaturu predsednika SNS, da su onda morali i na ovakav način da podignu te kvote i ispune one kvote koje su izgleda unapred dogovorili. Mi smo povodom ovoga podneli krivičnu prijavu u kojoj smo imenom i prezimenom naveli za koje građane pouzdano znamo da nisu bili u Republici Srbiji u trenutku glasanja. Tražili smo od policije i tužilaštva da proveri ove navode, da proveri granične prelaze i da proveri kroz razgovore sa ovim ljudima da li je to tačno i da nakon toga utvrdi ko je falsifikovao njihove potpise i zbog čega se nalazi u biračkom materijalu kao da su glasali na tim izborima. Pošto vlast, odnosno pošto policija i tužilaštvo nisu radili svoj posao nakon ovog proteka vremena, naš predlog je da se oformi anketni odbor koji bi sproveo proveru svega što se dešavalo u ovom procesu. Naravno, mi ne predlažemo da anketni odbor sprovodi bilo kakve istražne radnje, ali da obavi razgovore sa svim nadležnim u policiji i tužilaštvu i vide zbog čega ovaj proces provere traje ovoliko dugo, šta je utvrđeno u samom procesu provere navoda iz krivične prijave, da bi o tome mogli da obavestimo javnost. Podsećam još jednom, ispravnost i regularnost izbora je temelj demokratije. Građani zahtevaju da znaju i da dobiju sigurnost da kada glasaju će njihov glas biti prebrojan i da neće biti lažnih glasova i bilo kakvih manipulacija sa izbornim rezultatima. Ovaj anketni odbor bi pomogao da konačno dođemo da takve situacije da smo sigurni da su izbori regularni. Hvala. Stavljam na glasanje.

Narodni poslanici Saša Radulović i Dušan Pavlović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika. Saša Radulović. Izvolite. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Dušan Pavlović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika. Zahvaljujem. Predložio sam izmene izbornog zakona koje se odnose na nekoliko stvari. Jedna stvar koja mislim da je među najvažnijima jeste da omogućimo našim građanima koji žive i rade u inostranstvu da takođe mogu da glasaju i učestvuju na izborima. Naime, da bi neko ko živi i radi u inostranstvu mogao da glasa u našem konzulatu ili u ambasadi ili na nekom drugom izbornom mestu u toj zemlji u kojoj živi i radi, mora da se prijavi najmanje sto birača koji tu žive. To je dosta restriktivan uslov, pošto se često dešava da se ne prijavi dovoljan broj birača i onda birači koji žele da glasaju ne mogu da glasaju. Dakle, naši građani koji žive u inostranstvu stavljeni su u neravnopravnu poziciju u odnosu na birače koji žive u Srbiji. Ne samo da imaju manje mogućnosti da glasaju tako što imaju manji broj glasačkih mesta, nego su ona veoma često daleko od mesta u kojima žive, obično je samo jedno biračko mesto za celu državu u kojoj građani žive i to ih stavlja u neravnopravan položaj.

Druga najvažnija promena jeste uvođenje izbornog cenzusa za koalicije. Dakle, kao što znate, sada imamo jedan izborni cenzus od 5% koji se primenjuje kako na stranke koje samostalno izlaze na izbore, tako i na koalicije od po dva, tri, četiri, pet ili 10 ili 15 članova. Ja sam predložio da se uvede progresivan rast izbornog cenzusa za sve veći i veći broj stranaka koji čini koaliciju, tako da, recimo, koalicija od 10 stranaka bi morala da preskoči cenzus od 63%, što znači da, recimo, ova koalicija koja sedi tamo sa one strane skupštinske sale ne bi nikad mogla da uđe u Skupštinu da je pod ovim zakonom išla na izbore. Mislim da bi bilo dobro da se ovo usvoji zbog toga što se veoma često uz velike koalicije šlepaju male stranke koje nikada ne bi mogle da imaju niti promilski procenat glasova i tako ulaze u Skupštinu na teret nekog drugog. Hvala lepo. Samo bez vređanja poslanika, molim vas, kada predlažete neku tačku dnevnog reda. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Dušan Pavlović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Izvolite. Izvinjavam se ako sam nekoga uvredio. Trebalo bi uvek da reagujete kada se neko vređa u ovoj Skupštini. U ovom predlogu zakona sam predložio nekoliko stvari, ali jedna je važna. Da bi se sprečilo nasilje u porodici i da bi se ono predupredilo, da bi se pomoglo žrtvama više nego što trenutni zakon to omogućava, predložio sam da se žrtvama nasilja u porodici obezbedi novčana pomoć ukoliko su one istovremeno nezaposlene. Naime, imao sam prilike da vidim nekoliko istraživanja u drugim zemljama, doduše, ne kod nas, gde je pokazano da žrtve nasilja, kada znaju da ostaju bez ikakvih novčanih prihoda ukoliko prijave nasilnika, veoma često odustaju od toga da se uopšte obrate policiji, sudu, tužilaštvu, bilo kome ko može da ih zaštiti od nasilništva. Dakle, u ovom slučaju, istraživanja su pokazala da se najčešće radi o ženama koje su nezaposlene, gde supružnik, tj. druga strana, predstavlja jedini izvor prihoda, i da onda veoma često druga strana to koristi da maltretira žrtvu očekujući da ga ona neće prijaviti, zbog toga što njegovim udaljavanjem gubi i izvor prihoda. Kao što znate, ovaj trenutni zakon podrazumeva, prvi put, što je dobro rešenje, da se nasilnik udaljava iz porodice, ali nije dobro da se onda žrtva ostavlja bez ikakvih novčanih predloga. Moj predlog je da ukoliko je žrtva nezaposlena i gubi bilo koju novčanu pomoć da joj se omogući novčana pomoć u protivvrednosti od 150 evra mesečno, a onda se ta pomoć uvećava sa brojem dece koja bi ostala sa njom. Dakle, još više ukoliko ima jedno dete, dvoje dece, itd. Mislim da bi ovo bilo dobro da se usvoji, ovo nije, da kažemo stranačko pitanje, ovo je pitanje koje se tiče svih nas. Ako ste usvojili u ovoj Skupštini Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, bilo bi dobro da se usvoji i ova dopuna pošto ona suštinski potpomaže i ohrabruje žrtve da prijavljuju nasilnike. Hvala lepo. Stavljam na glasanje predlog.

Poslanik Dušan Pavlović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim komorama. Predložio sam Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim komorama. Zašto je taj zakon problematičan i šta treba da se dopuni? Zato što Privrednoj komori daje jednu privilegovanu monopolsku poziciju u našem privrednom sistemu po kome obavezuje sve privredne subjekte da moraju da plaćaju obaveznu članarinu Privrednoj komori. Molio bih i da li neko može da mi objasni, koja je to logika? Koja je to logika koja obavezuje sve privredne subjekte da moraju da plaćaju u nekoj Privrednoj komori obaveznu članarinu, bez obzira da li imali ili nemali neku korist od toga? Pročitaću vam kratko taj član koji sam predložio da se promeni, koji glasi ovako – članovi Privredne komore Srbije u skladu sa ovim zakonom mogu biti svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije, a koji su prethodno pismenim putem dobrovoljno, da podvučem ovde još jednom dobrovoljno, izrazili volju da budu članovi Komore. Dakle, samo onaj koji dobrovoljno odluči da bude član Komore ili bilo koje druge asocijacije udruženja organizacije, bilo koje druge ekonomske organizacije može zaista i biti član te Komore. Inače, da vas podsetim postoji član Ustava Srbije, član 55. u kome veoma jasno piše – predsednice vi ste dobar poznavalac Ustava Srbije u kome veoma jasno piše - jamči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane van svakog udruženja. Čini mi se da to ne važi za članove Privredne komore, za mnoga preduzeća, za mnoge korporacije, za mnoge privrednike, preduzetnike, radnje koji izgleda ne mogu ovo da izbegne. Molim vas, ovaj zakon bi verovatno trebalo, ovaj Zakon o Privrednim komorama bi trebalo ukinuti kao protivustavan, da ne bismo to radili, ja vas molim da usvojimo ovaj moj predlog gde se menja samo jedan član, gde se članstvo u Privrednim komorama ostavlja na slobodno izjašnjavanje svim privrednim subjektima. Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Više sam stručna za građansko pravo, naknada nematerijalne štete, to mi je struka.

Narodni poslanik Marko Đurišić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke obrazovanja Anketnog odbora radi utvrđivanje činjenica okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu u delu grada, poznat kao „Savamala“, 25. aprila 2016. godine. Hvala predsednice. Kao što je i moj kolega Balša Božović govorio o tome, o potrebi da Skupština formira anketni odbor kako bi došli do odgovora šta se dešavalo u nići 24. na 25. april 2016. godine, SDS, NS, kao i DS, prepoznala je tu potrebu, s obzirom da 17. i 18. meseci, evo već od tih događaja javnost Srbije nije dobila odgovor, iako ste vi govorili da anketni odbori ne mogu da zamene sudove i tužilaštva i ne mogu da se bave istražnim radnjama, oni to i ne trebaju, ali treba da bude mesto gde će se govoriti o svemu onome što smo čuli za ovih 18 meseci, a što očigledno nije bilo dovoljno da se završi od strane tužilaštva i policije istraga i da se procesiraju i odgovorni za to što se desilo. A šta se desilo te noći? Srušeni su privatni objekti od strane nepoznatih lica, sa fantomskim maskama na glavama koji su da bi to uradili doveli tešku mehanizaciju u centar Beograda i tri sata rušili nečije privatno vlasništvo. LJudi koji su se zatekli u tom trenutku na tom mestu bili su lišeni slobode od nepoznatih lica sa fantomkama na glavama, a oni koji su uspeli da pobegnu i pozovu policiju, jedinog nadležnog u normalnoj demokratskoj državi koji može da koristi fizičku silu da dođe i da vidi o čemu se radi, od policije nisu dobili nikakav odgovor. Zato ono što javnost mora da zna ko je organizovao i naredio rušenje? Ko je organizovao nepoznate ljude sa fantomkama na glavama i ko je bio taj koji je policiji, koji su dobili poziv građana naredio da ne vrši svoju dužnost? Kada postavite samo ta pitanja dobijete odgovor koji je predsednik Republike davao u naznakama, da su odgovorni kompletni idioti iz vrha gradske vlasti, da su oni bili ti koji su organizovali i naredili rušenje, a da je ministar policije direktno odgovoran za nepostupanje policije u toj noći.

Poslanik Dušan Pavlović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Izvolite. Zahvaljujem. Ovo je jedan, moglo bi se reći mirne duše reći, revolucionaran zakon za ovo telo. Molim vas da poslušate, a radi se o Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koji reguliše kada neko sme da koristi takve supstance i iz kog razloga. Predložio sam izmenu jednog člana koji se odnosi na, pardon, više članova, koji se odnose na uzgajanje, prodaju i posedovanje kanabisa, ulja od kanabisa, isključivo za zdravstvene svrhe. Dakle, predlažem da svi oni ljudi u ovoj zemlji koji imaju zdravstvene probleme, ozbiljne zdravstvene probleme, a koji mogu da dobiju pomoć i da olakšaju svoje muke, svoje patnje, upotrebom ulja od kanabisa, da konačno se ta upotreba reguliše na način koji će njima omogućiti da koriste slobodno, neometano i da za to ne snose nikakve krivične sankcije. Kao što znate ima još jedan zakon koji reguliše ovo pitanje Krivični zakon. Zajedno ova dva zakona su prohibitivna, oni sprečavaju ljude da slobodno koriste kanabisovo ulje za zdravstvene potrebe. LJudi koji imaju zdravstvene probleme, ne samo da pate zbog tih problema, zbog bolova recimo, nego još kada kupuju kanabisovo ulje na crnom tržištu, pošto ono postoji, to je realnost. Postoji veliko crno tržište kanabisovog ulja koje je nastalo upravo zbog ovakvih zakona. Dakle, kada kupuju to ulje onda to moraju da rade sa grižom savesti zbog toga što krše zakon. Daću vam jedan primer koji se desio u Leskovcu, pre otprilike godinu dana. Suprug je na crno kupovao kanabisovo ulje za suprugu koja boluje od multiple skleroze. Gospodine Rističeviću, ne dobacujte više, zato što je ovo tema koja se tiče, koja je potpuno nestranačka. Dakle, suprug je kupovao kanabisovo ulje na crno za suprugu koja boluje od multipla skleroze. Imaju troje male dece. Bio je uhvaćen i uhapšen, stavljen u zatvor na nekoliko meseci zato što je napravio krivično delo. Supruga koja boluje od multipla skleroze ostala je sama sa troje maloletne dece. Ja ne znam da li ima nešto besmislenije od ovoga. Molim da usvojite, ili barem da pokrenemo diskusiju o ovim pitanjima. Ovo su važna nadstranačka pitanja koja ne idu u korist ni jednoj pojedinačnoj stranci. Hvala. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanici Tatjana Macura, LJupka Mihajlovska i Branka Stamenković predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Kada smo u novembru prošle godine usvajali Zakon o sprečavanju nasilja u porodici dogodilo se ono što će se dogoditi, nažalost i na sednici za koju dnevni red treba tek da usvojimo. Naime, imali smo objedinjenu raspravu i najgora posledica toga što se u ovoj Skupštini najčešće razgovara o svim zakonskim predlozima u objedinjenoj raspravi je to da kao posledicu imamo loše ili nedovoljno dobro usvojene zakone. Jedan od takvih zakona je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Mi smo mnogo toga mogli, još tokom skupštinske rasprave u načelu ili u pojedinostima, da unapredimo ovaj Predlog zakona, međutim, uskraćivanjem vremena kako predstavnicima vladajuće koalicije, ali ono što je najgore, predstavnicima opozicije usrkraćivanjem vremena i po nekom nepisanom obrascu, odbijanje svih mogućih konstruktivnih predloga, dolazimo do toga da smo dobili zakon koji se primenjuje od juna ove godine, a za koji smo već tada znali da neće biti dobar u primeni. Ono što predlogom dopuna ovog zakona predlažem je da svaka područna policijska uprava ima obavezu da ima najmanje jednog obučenog policijskog službenika koji će da bude dovoljno edukovan o sprečavanju nasilja u porodici. Praksa je takva da kažu da većina policijskih uprava to sada ima, ali mi želimo da policijske uprave sve u Srbiji imaju obavezu, da imaju najmanje jednog obučenog policijskog službenika po ovom pitanju. Druga stvar koju predlažem predlogom dopune ovog zakona je da ako je učinilac nasilja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, do mera zadržavanja krene tek onda kada dejstvo alkohola ili psihoaktivnih supstanci prestane. Zatim, predlažem i da se žrtva obavesti o hitnim merama koje su izrečene učiniocu porodičnog nasilja, iz prostog razloga, jer ako ih ona ne zna, ne znam kako će da prijavi da je prekršena neka od hitnih mera. Jedna od važnih stvari koju takođe predlažemo u dopuni ovog zakona je da sastancima u grupi za koordinaciju može da prisustvuje i lice koje će da imenuje žrtva porodičnog nasilja kako ne bi ponovo prolazila kroz proces kroz koji je već prošla. Dakle, ponavljam, objedinjene rasprave ruše kvalitet samih zakona koje ova Skupština usvaja.

Stavljam na glasanje predlog.

Da li želite reč? (Ne) Stavljam na glasanje predlog.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodna poslanica Marinika Tepić, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokane samouprave. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog Narodni poslanik Zoran Živković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi. Ovo je set zdravstvenih zakona, koji obuhvata brigu za zdravlje nacije koja treba da se sprovede tako što će se prvo stvoriti dobri uslovi za zdravlje odgovornih tela organa i pojedinaca u ovoj državi. U Zakonu o Vladi predlažem da se iznad člana i član 11. menjaju i glase – Zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa. Pa, da član 11. glasi – Pre izbora Vlade svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u držanom organu, itd. Poenta je u ovom prvom stavu. Znači, dobro je da, to sam već govorio nekoliko puta, nekoliko desetina puta, da nosioci najviših funkcija u našoj državi imaju jedan jasan, čist i častan dokaz da su sposobni za vršenje svoje funkcije. Ako to sa pravom tražimo od svih u državnoj upravi, od činovnika prvog ranga do najnižeg ranga, od postavljenih lica, od svih onih koji treba da zasnuju radni odnos u državnim organima, mislim da je potpuno prirodno da te uslove ispunjavaju i funkcioneri, koji takođe zasnivaju radni odnos u državnim organima. Ima tu puno uslova koji treba da se ispune. Recimo da čovek može da razlikuje crno i belo, da reaguje na druge nadražaje, da razume u kom vremenu živi, da je svestan situacije oko sebe, tako da vam se ne desi, recimo, da imate člana Vlade za koga mislim da je bio jedno vreme i predsednik Vlade, da vam pre tri godine predloži stan od 300, 380 evra po metru kvadratnom, pa se svi pitaju da li je čovek normalan.

Obično su to ljudi koji se javljaju ili dobacuju kada neko priča sa punim pravom predlaganja dopune dnevnog reda. Ali, doći ćete i vi na red i takvi će doći na red. Vama ne govorim ništa direktno. Imam izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika, pa ću i taj deo da vam posvetim. Znači, na pregled. Ko hoće da bude ministar, prvo pregled. Stavljam na glasanje predlog.

Narodna poslanica Vesna Marjanović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačnom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima. Stavljam na glasanje predlog.

Narodna poslanica Nataša Vučković predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Nataša Vučković predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o radu. Zakon o radu je takođe jedan važan zakon iz oblasti zdravlja, ali mnogo važniji nego čak, budite uvereni, mnogo važniji nego pitanje zdravlja predsednika, člana Vlade ili narodnog poslanika, a to je da se u Predlogu zakona o radu član 181. stav 1. menja i glasi: „Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti na rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu“ Neću da pričamo o tome da li je to stranačko pitanje ili je to državno pitanje ili je to civilizacijsko pitanje. To bi trebalo članovi, ljudi koji ovde sede kao predstavnici naroda u ovom najvišem domu demokratije, potencijalno, u Srbiji da znaju sami po sebi. To što neki obore glavu i imaju jedan napad srama zbog toga što će glasati protiv ovog predloga samo zato što neće čuti zvonce, to je, nažalost, tužna sudbina ove države i ovog naroda. Znači, pozivam vas da glasate za to da ako se neko iz bilo kog razloga, da li je to Božija volja, da li je to genetsko nasleđe, da li je to, kako god ko hoće to da… da li je to posledica bombardovanja 1999. godine, razboli i mora da bude na lečenju, to znači na bolovanju duže od 30 dana, da postoji zakonska smetnja, odnosno prepreka poslodavcu da ga otpusti u tom periodu. To nema veze ni sa tim da li je neko iz Preševa, Subotice, Bujanovca ili Dorćola, nema veze da li je mlad ili star, nema veze da li je oženjen ili neoženjen, udata ili neudata, nema veze sa tim da li veruje u čuda, da li misli da treba da se kićenje grada počne na Mitrovdan, a završi na Đurđevdan za Novu godinu, nema veze sa tim. Ovo je pitanje zaštite zdravlja ljudi. Očekujem bar od lekara, kojih ovde ima dovoljno, da pokažu da su više lekari nego stranački aparačici i da podrže ovaj predlog zakona. Znači, da vam ponovim, ako niste shvatili: „Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu“